Myslím si, že kompromisní návrh, který tady od obou kolegů zazněl, je velmi rozumný. Je to jakýsi krok na nějaké cestě.

Nemyslím si, že je třeba do toho dávat emoce.

Důvody jsou velmi pragmatické.

Děkuji za slovo.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl vystoupit před hlasováním ve třetím čtení ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou zařazeny jako I1 a I2, a budeme o nich hlasovat podle procedury navržené pod číslem 23.

Mohlo by se s tím takto nekale nakládat.